Pane poslanče, máte slovo. Já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu na program schůze Poslanecké sněmovny. Ten název bodu by byl Výroky předsedy zahraničního výboru v zahraničních misích a v zahraniční politice České republiky. Chceme na plénu projednat výroky pana předsedy na adresu české armády a našich vojáků v zahraničních misích.

V případě, že tento bod bude zařazen na program, tak navrhuji jeho pevné zařazení v pátek jako první bod, případně po pevně zařazených bodech.

Ten návrh je předložen.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl změnu pořadí, a to tak, že se stávající bod 12 zařazuje za bod 9 programu schůze. Jde o náš návrh na zveřejňování smluv ČEZu, Českých drah a dalších státních a polostátních organizací, které dnes požívají výjimky, která byla schválena v minulém volebním období. Sněmovní tisk byl předložen a je evidován pod číslem 50, a přesto dosud neproběhlo druhé čtení. Místo toho tam máme zařazeny body, které jsou předtím ve druhém čtení, které mají pořadové číslo 170. Navrhuji tedy jeho zařazení za bod 9 hned po vládních návrzích. Ostatně součástí programového prohlášení vlády bylo i to, že vláda přistoupí k revizi zákona o registru smluv. Původně tam explicitně dokonce u první vlády Andreje Babiše bylo uvedeno, že prosadí zveřejňování smluv ČEZu a Českých drah. Tak jak je to navrženo nyní, se k tomu bohužel nedostaneme, protože ještě předtím bude diskuse k církevním restitucím, u které lze očekávat, že bude velmi velmi obsáhlá.

My jsme zatím tu analýzu neviděli, takže se nemůžeme na tento bod kvalifikovaně připravit, a myslím si, že k těm církevním restitucím bychom se měli dostat až v okamžiku, kdy obdržíme relevantní podklady pro naše rozhodování. Takže ještě jednou zopakuji pro pana předsedajícího, aby si to mohl poznamenat. Navrhuji bod 12 zařadit za bod 9. Pouze změna v programu...

Chápu to dobře?

Děkuji za slovo.